Děkuji. Ještě pan poslanec Vozka s faktickou poznámkou. Prosím. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem použil tento argument, že vláda již o tom jednala a doporučila postup jenom proto, že toto doporučení vlády obsahuje řadu odborných argumentů, které jsou relevantní v této záležitosti. Takže není to o tom, že je někdo nadřízen nebo podřízen. Doporučuji tuto debatu nevést a vést ji v okamžiku hlasování, kde se k tomu vyjádříme. Další faktická poznámka, resp. dvě.

Děkuji. Ještě dvě minuty pro pana poslance Kučeru.

My tady říkáme, jakým způsobem do toho vstupuje či nevstupuje vláda. Jak to zajímá vládu, vidíte za mnou. Není tady žádný ministr kromě ministra průmyslu! Ani jeden ministr! Tak tak to zajímá vládu.

A věřím, že minimálně tato diskuse formou faktických poznámek trochu napomůže tomu, aby se skutečně tato novela dostala na řádné projednání Poslanecké sněmovny a mohla být odborně a věcně vyargumentována. Protože toto není žádný politický souboj. A jak říkám, může být klidně zamítnut. Já se samozřejmě s tím smířím. Jak říkám, je to ve věcné rovině, nikoliv v politické pravolevé či jakékoliv jiné. Děkuji.

A pokud nejsou další faktické poznámky, tak dám slovo paní poslankyni Havlové. Děkuji za slovo. Pane předsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, ráda bych poukázala na dva problémy týkající se vypořádávání důlních škod, jejichž nápravu řeší podané moje pozměňovací návrhy. První je předčasné vypořádávání důlních škod. Účelem navrhované změny je zamezit předčasnému vypořádávání škod v předstihu podle § 37 v době, kdy je znám jen záměr těžební společnosti, není ukončen proces EIA a není známo stanovisko obce či města, na jehož území má být předmětný těžební záměr realizován. To znamená, započít s vypořádáváním důlních škod v předstihu v době, kdy už bude známo území, kde opravdu dojde k důlním škodám, které bude nutno vypořádat v předstihu. Tímto se zabrání tomu, že nebudou vypořádány důlní škody v předstihu na území, kde k těžbě vůbec nedojde.

Nelze souhlasit s tím, že po vypořádání důlních škod v předstihu někdy v budoucnu k těžbě dojde, třeba za 10, 20 či 50 let. Těžební společnost si má počátek vypořádávání důlních škod v předstihu sama určit tak, aby splnila stanovený termín těžby pěti let. Druhým problémem je, že horní zákon řeší pouze problematiku střetu zájmů u objektů ohrožených, ale nijak neupravuje oblast pro řešení střetu zájmů u objektů dotčených.

Prosím pana poslance Jiřího Dolejše. Připraví se pan poslanec Zahradník. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

A protože reprezentant státní správy nebyl schopen okamžitě reagovat, tak jsme se obrátili dopisem na správce eráru, tedy na pana ministra financí, aby se k té tematice vyjádřil. Protože ono nejde jenom o to, že konkrétní těžební firmy musejí nějakým způsobem plánovat tuto nákladovou položku, ale jde i o vybírání těch úhrad a jejich začlenění do veřejných financí. A to, s čím se chci s vámi podělit, resp. se pozeptat, je, že jsme poměrně operativně musím pana ministra financí pochválit, zareagoval hned druhý den dostali od něj odpověď, která, zjednodušeně řečeno, abych to necitoval celé, podtrhuje, že ve státním rozpočtu, který jsme včera schválili, mimochodem, je toto účtováno postaru.

Říká, že z uvedeného důvodu by bylo žádoucí posunout účinnost novely horního zákona na leden 2017.

Děkuji.